Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Martin Baxa. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který přináší zcela novou právní úpravu a kterým se mění i některé další související zákony.

Návrh zákona lze rozdělit na dvě části.

Jenom si dovolím definovat ty platformy nebo uvést, co jsou ony platformy.

Prosím, pokračujte.

Upravují se také povinnosti ohledně používání obchodních sdělení v rámci těchto služeb.